Toto je prostě účelové pokřivení toho zákona, tak jak si vy přejete, protože si chcete vyřídit účty s člověkem, který chce zatnout tipec té miliardové mafii, která různými způsoby dotuje právě takové režiséry, kteří točí filmy, které nikoho ve své podstatě nezajímají.

Přečtu omluvy.

Prosím, máte slovo.

To by museli říct kolegové.

No, ono pokud kandidujete, tak nějakou činnost vykonávat musíte, protože působit úplně jako nezávislý, byť jste nestraník, byť jste něco, není možné a vždycky tam asi zastáváte nějaký politický názor, respektive politický program, za který kandidujete.

Není ani možné použít analogii, neboť zákon o České televizi je veřejnoprávní předpis, což aplikace tohoto výkladu vylučuje.

Proti české legislativě to není.

Máte právní názor? Mě by zajímalo, jak jste ho získala.

Budu stručný.

Samozřejmě že není, ani být nemůže, protože právo volit a právo být zvolen je ústavní právo v článku 19.

Článek 19 Ústavy České republiky. To je můj vzkaz této debatě, která je zcela nesmyslná a odporuje tomu, co jsme se dohodli, respektive nedohodli, protože nedovolba čtyř radních je to, co tady zatěžuje Poslaneckou sněmovnu.

Prosím, máte slovo.

Od čeho my tady jsme? Máme státní organizaci se sedmimiliardovým rozpočtem, nutíme lidi platit televizní daň a zcela logické by bylo klást si otázky, co za to chceme?